Děkuji. Děkuji za slovo.

Odůvodnění je součást tohoto návrhu. Ve stručnosti, jedná se o drobné navýšení rozpočtu Státní veterinární správy o 14 mil. korun na to, aby zajistila veterinární dohled u tzv. detašovaných pracovišť jatek.

Myslím si, že v době, kdy jednak čelíme a budeme čelit hospodářské krizi a kdy zároveň vedeme i zde ve Sněmovně poměrně intenzivní debaty o potravinové soběstačnosti, tak jakýkoli nový segment trhu, jakákoli nová možnost, kterou zemědělcům nebo v tomto případě chovatelům přineseme, je velmi žádoucí. Já vás potom samozřejmě ve třetím čtení požádám i o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Platí zde obdobné argumenty a tento návrh doporučuje, aby byl dotační program zvýšen, jak už jsem říkala, o částku 1 mil. korun.

Na počátku května 2019 uspořádali společně také setkání komise s představiteli obou ministerstev, a to vše za účelem debaty na téma budoucího financování médií národnostních menšin.

Já moc děkuji za podporu tohoto pozměňovacího návrhu, kterou určitě ocení národnostní menšiny v naší republice. A ještě bych chtěla říct pár slov k pozměňovacím návrhům, které tady dneska představil můj kolega Vít Kaňkovský a které se týkaly navýšení financí na sociální služby ve výši 2 mld. Je to pro poskytovatele sociálních služeb velká nejistota.

A já si myslím, že zaměstnanci v sociálních službách si zaslouží nejenom společenské ocenění, ale také finanční, a vidím, že to finanční ocenění tam stále není. Já už jsem tady v prvním čtení zmiňovala platy zaměstnanců v sociálních službách. Možná tady řeknu, že se jednalo o neziskový sektor, že tam je plat v přímé péči 18 tis. hrubého, jiná situace je určitě v příspěvkovkách a jiná situace je ještě ve službách, které jsou přímo pod státem, a platy sociálních pracovníků 26 až 27 tis. hrubého. Takže já vás opravdu žádám o podporu pozměňovacích návrhů, které už tady přednesl kolega. Děkuji za pozornost.

Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, můj pozměňovací návrh je v podstatě jednoduchý.

Je to zdánlivě malá částka, přesto by to mohlo být jako gesto, protože naše krásné lesy nám zanechaly generace předků.